Já se k tomu dostanu. Budu emotivní, protože toto fakt...

To jsou lidé, kteří zachraňují lidské životy!

To jsou vlastně lidi, kteří nemají jistotu.

Taky jsme tam byli. Zachraňovali.

To jsme udělali.

To jsme umožnili. Jak je to možné?

Zachránil jsem tisícovky lidí.

Co má dělat? Ale my to uděláme jinak. Já jsem pro to minule hlasoval, ale teď už mám jiný názor. Co si to dovolujete?

Není to tak.

Ze sta horských záchranářů se jedná možná o jednoho za ten rok, který nebude zvládat.

Já stále tu práci mám rád. Oni jenom chtějí mít takové jakési poděkování, že hasiči a policajti mají výsluhu.

Kolegové, nestydíte se? Vy říkáte, my to spravíme.

A uvědomili si, že to musíme napravit. A přesto řeknete, my to opravíme. Proč byste to opravovali? Jenom víte, co stačí?

Neříkejte, ať nezvedají ruku. Já mám moc dobré informace.